Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Zatím žádnou takovouto žádost nemám.

Nyní bychom pokračovali dalšími body podle schváleného pořadu.